Tyto děti jsou pokryty kolektivní ochranou, že je zajištěna určitá míra proočkovanosti v určitém procentu v dětské populaci. Pokud bude přibývat rodičů, kteří z nejrůznějších důvodů, ne závažných, budou odmítat očkovat své děti, pak tato kolektivní ochrana poklesne a může nastat to, že se vrátí nemoci, které byly považovány za vymýcené. Myslím si, že bohužel český stát v této věci dělá velmi málo pro osvětu a vysvětlování významu očkování v ČR. Proto si vás dovoluji požádat, abyste tento pozměňovací návrh, který rozvolňuje kolektivní ochranu, nepodpořili. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a nyní tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Novákové.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Já jsem tady již dvakrát říkala, že nejsem proti očkování.

A jediné, co se domnívám, že bude cílem mého pozměňovacího návrhu, je to, že se o této věci začne mluvit, začne alespoň diskutovat. Ale jinak znovu opakuji, nejsem odpůrce očkování. Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda dětskou skupinu ano, nebo ne. Chcemeli tedy řešit problém nedostatku míst v mateřských školách dětskou skupinou, dobře, řešme jej, ale řešme jej na dobu trvání baby boomu, který během tří let pomine. Aktuální nedostatek míst je lokální a dočasný a již dnes dětské skupiny tam, kde je po nich poptávka, bez problémů fungují a žádný zákon takovou činnost nezakazuje. Proto je samotná tvorba zákona nadbytečná.

Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jen jako dočasná alternativa, a to do doby navýšení kapacit mateřských škol. Prosím tedy Sněmovnu o podporu pozměňovacího návrhu na účinnost tohoto zákona na dobu tří let. Děkuji paní poslankyni.

A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Nepovažuji ji za šťastnou, protože zde existovala nějaká domluva, že pokud bude navrhovaná dobrovolná evidence, že se to vztáhne samozřejmě i na daňové úlevy, které budou mít pouze ti poskytovatelé, kteří se zaregistrují. Bohužel se tak nestalo.

Právě předmět činnosti, kterým je pravidelná péče o dítě, včetně dítěte velmi nízkého věku, byl důvodem, proč zákon o dětské skupině ve znění předloženém do Parlamentu ČR zakotvuje obligatorní evidenci poskytovatelů. S aktivním a zodpovědným přístupem rodiče je potom počítáno prostřednictvím ustanovení § 13 o dětské skupině, který umožňuje ponechat řadu otázek týkající se konkrétního zajištění péče o jeho dítě na jeho smluvním ujednání s poskytovatelem. Zakotvení principu dobrovolné evidence znamená větší zdůraznění prvního z výše citovaných přístupů. V případě, že dojde k zakotvení principu dobrovolné evidence poskytovatele do zákona o dětské skupině, bude nutné upravit související opatření daňové podpory, která návrh provází ve formě za prvé daňové uznatelnosti nákladů na provoz vlastního zařízení péče o dítě předškolního věku zaměstnavatelem nebo jeho příspěvku na provoz zařízení, zajišťované jinými subjekty, včetně poskytovatelů z řad neziskového sektoru, pro děti vlastních zaměstnanců , za druhé možnosti uplatnit daňové odpisy na pořízení vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, tj. na pořízení hmotného majetku, a za třetí slevy na dani rodiči v případě, že využije nerodičovskou péči o předškolní děti. Tato opatření by se však měla týkat jen služby explicitně právním řádem upravené, evidované či registrované a to v tomto případě zatím není dotaženo. Pokud jde o samostatnou problematiku lesních školek, mateřských školek, jak jsou nazývány, já jsem zastáncem takové péče o děti, která není svázána neúměrně přísnými hygienickými a technickými požadavky na prostory, v nichž je tato činnost poskytována. Je pravdou, že při absenci úpravy v oblasti školských a navazujících technickohygienických předpisů by činnost poskytovaná členy asociace byla vtažena do regulace zákona o dětské skupině, který by de facto znemožňoval dosavadní fungování lesních mateřských škol. Nicméně se na základě sdělení zástupců asociace domnívám, že činnost lesních mateřských škol nemá být primárně předmětem úpravy zákona o dětské skupině, neboť ten neupravuje z povahy věci předškolní vzdělávání, ale pouze péči. Asociace vždy deklarovala svůj zájem poskytovat plnohodnotné předškolní vzdělávání a takto probíhalo i pilotní ověřování fungování lesních mateřských škol.

Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale prosím kolegy, aby ztišili své hlasy. Právě tyto předpisy mohou být důvodem, který mnoho potenciálních zřizovatelů, včetně územních samospráv, odrazuje od zřizování nových mateřských lesních škol. V této souvislosti byly zaznamenány poslanecké výzvy směrem k Ministerstvu zdravotnictví, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž k resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby byla společně hledána řešení v oblasti úpravy citovaných norem. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjadřuje těmto iniciativám podporu, a proto navrhuje upravit přechodné ustanovení návrhu zákona o dětské skupině tak, aby byla až na jeden rok prodloužena doba, do které musí poskytovatelé služby spadající do působnosti zákona o dětské skupině splnit požadavky, jež na ně zákon klade.

Jak již zde bylo sděleno paní poslankyní Kovářovou, byli bychom rádi, aby Ministerstvo práce a Ministerstvo zdravotnictví včetně poslanců vyvinuli maximální úsilí na to, aby se doba jednoho roku využila a lesní školky, školy byly zachovány. Děkuji paní poslankyni. Nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Svobodu.